Dobrý den. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení oba členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádaly tyto poslankyně a poslanci: Adam Vojtěch od 11.30 zdravotní důvody, Ivan Adamec bez udání důvodu, Jan Bartošek od 10 hodin pracovní důvody, Marek Benda rodinné důvody, Ondřej Benešík zahraniční cesta, Milan Brázdil zdravotní důvody, René Číp osobní důvody, Ivana Dobešová zdravotní důvody, Jan Farský zdravotní důvody, Vlastimil Gabrhel zdravotní důvody, Petr Gazdík osobní důvody, Miroslav Grebeníček zdravotní důvody, Jana Hnyková zahraniční cesta, Václav Horáček osobní důvody, David Kádner zdravotní důvody, Miroslav Kalousek pracovní důvody, Rom Kostřica osobní důvody, Josef Kott osobní důvody, Jiří Koubek osobní důvody, Leo Luzar osobní důvody, Martin Novotný zdravotní důvody, Igor Nykl zdravotní důvody, Martin Plíšek rodinné důvody, Anna Putnová zdravotní důvody, Adam Rykala osobní důvody, Jiří Skalický pracovní důvody, Jan Volný zdravotní důvody, Václav Votava osobní důvody, Rostislav Vyzula rodinné důvody, Kristýna Zelienková zdravotní důvody, Jiří Zemánek osobní důvody, Jiří Zlatuška pracovní důvody.

Dále zde mám omluvu pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka na celý dnešní jednací den z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Další jednání zahájíme pevně zařazenými body z bloku třetího čtení. Dále lze projednat bod 244, sněmovní tisk 798 senátní návrh o státní službě z bloku třetích čtení, u kterého je splněna zákonná lhůta. Poté bychom pokračovali body z bloku zákonů prvého čtení.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové.

Omlouvám se, já jsem to nedobře slyšel. Tak, prosím, pan předseda Laudát. Děkuji, pane ctěný místopředsedo.

Už asi pětkrát jsem tady dával bod č. 30, jedná se o sněmovní tisk 848, týká se to dárců krve, aby si mohli zvýšit o pár stovek základ. Bylo to zařazeno už několikrát.

Je to druhé čtení. Dneska by to... Předpokládám, že to je pět až deset minut, zda by mohl být pevně zařazen dneska na 13. hodinu. Děkuji. Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych vás chtěl požádat o podporu zařazení bodu Informace vlády k privatizaci OKD po třetích čteních dnes. Pane předsedo, číslo bodu? Po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.